Děkuji, děkuji.

Ano, v rámci podrobné rozpravy se k danému návrhu přihlaste. Nikoho nevidím, v tom případě sloučenou obecnou rozpravu končím. Ptám se pana ministra nebo pana zpravodaje, jednoho i druhého, zda chcete vystoupit se závěrečným slovem? Končím tedy sloučenou obecnou rozpravu.